Otevírám rozpravu, do které se evidentně hlásí paní ministryně, protože už přistoupila k řečnickému pultíku.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím a prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednesl jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Děkuji vám, pane předsedající.

Potom o celém zákonu. To se ještě dozvíme, pane zpravodaji.

Děkuji.

To znamená, navrhuji, aby se nejprve hlasovalo o pozměňovacím návrhu mém pod písmenem B a poté, pokud by neprošel, a i kdyby prošel, tak potom o pozměňovacím návrhu výboru pro sociální politiku uvedeném pod písmenem A. Tak, je to protinávrh k proceduře, který přednesl pan poslanec Seďa. Zahajuji hlasování o tom, abychom podpořili proceduru, jak ji přednesl jako protinávrh pan poslanec Seďa. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh procedury, kterou navrhl pan poslanec Seďa, nebyl přijat. To znamená, že nejprve budeme hlasovat o návrhu výboru pro sociální politiku pod písmenem A a po něm tady se ptám pana zpravodaje, jestli je v tom případě hlasovatelný návrh pana poslance Sedi pod písmenem B, nebo se ty návrhy vylučují. Není hlasovatelný. Takže budeme hlasovat o návrhu pod písmenem A výboru pro sociální politiku, po něm o návrhu pana poslance Sedi pod písmenem B pouze v případě, že nebude přijat návrh pod písmenem A.

Poprosím o stanovisko k pozměňovacímu návrhu pod písmenem A výboru pro sociální politiku. Paní ministryně, prosím, vaše stanovisko. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A výboru pro sociální politiku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.